Děkuji za dodržení času a vracíme se do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane ministře, vážení kolegové, rád bych zde shrnul tento důležitý návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který může napomoci k bezpečnějšímu pohybu v online prostoru jako takovému.

Záměrem této novely je také do jisté míry sjednotit regulaci týkající se videí, ať už jsou tato videa sledována prostřednictvím jakékoli audiovizuální služby. Chceme toho dosáhnout tím, že právní regulace, která již existuje pro klasické i internetové televize, se v zásadě rozšíří na online platformy pro sdílení videí. Jednou ze změn tedy bude, že na platformy pro sdílení videí se nově bude výslovně vztahovat zákon o regulaci reklamy. Bude tedy platit zákaz, případně přísná regulace umisťování reklam, které se týkají za prvé podněcování k násilí či k nenávisti namířené proti jednotlivcům či skupině osob, také cigaret a dalších tabákových výrobků nebo elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, alkoholických nápojů či léčivých přípravků a léčebných postupů dostupných pouze na lékařský předpis.

Druhý bod zákona je zaměřen na služby, jejichž cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělání. Jedná se tedy o úpravu v oblasti služeb, které rozhlasové a televizní vysílání ve vztahu k příjemci informací v dnešní společnosti do určité míry doplňují, popřípadě mu v některých případech konkurují.

Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, bylo již hodně řečeno, takže budu poměrně stručný.

Děkuju pěkně. Pane poslanče, můžete pokračovat.

Na základě požadavků směrnice je nezbytné upravit v českém právním řádu povinnosti poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek ve vztahu k ochraně veřejnosti před násilnými nebo nenávistnými projevy a k ochraně před podněcováním ke spáchání teroristického trestného činu a činů trestných podle evropského práva, stejně tak jako k ochraně nezletilých osob před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj.

Důležité je, čeho se ty změny týkají.

Změna je vlastně na základě požadavků směrnice provedena i ve vymezení, konstituování a působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo zde již řečeno jakožto regulačního orgánu pro oblast audiovizuálních mediálních služeb a nově ve vymezeném rozsahu i platforem pro sdílení videonahrávek. Doplňují se také skutkové podstaty některých správních deliktů souvisejících s nově upravenými povinnostmi provozovatelů vysílání.

Jsou stále silnější a silnější, a přitom soutěží o stejné publikum jako ty služby tradiční, to je potřeba si uvědomit. Pane poslanče, já vám do toho musím znovu vstoupit.

Ještě vydržte chvilku.